Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šplechtová a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Josef Uhlík.

Hlásí se pan vicepremiér Pavel Bělobrádek. Prosím, pane vicepremiére.

Není to poprvé, kdy pravá část opozice hovoří o tom, že vláda něco nechce nebo vláda proti něčemu hlasuje. Velmi často, ale řekl bych, že už jsou to mým odhadem desítky případů, kdy vláda nehlasuje jednotně pro návrhy opozice a i podle sjetiny ani opozice, a tím nechci jenom říkat levá strana a pravá strana opozice, nehlasují jednotně. Takže směšovat vládu a opozici není úplně korektní. I podle sjetiny vaše dva kluby například nehlasovaly také jednotně. Děkuji panu vicepremiérovi. Dále s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Takže tím se omlouvám, opravdu ten výrok nebyl přesný, ale nebyl to úmysl. Nebyl to úmysl, ale viděli jsme všichni ty výsledky. Takže věřím, že mou omluvu přijmete. Děkuji panu předsedovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Děkuji.